Pan předseda Faltýnek a potom pan poslanec Fichtner. Stále faktické poznámky. Děkuji za slovo. Mě pouze překvapilo, že leží na stole hotové usnesení a po té debatě se tam nezměnilo vůbec nic. Ale k tomu, co je nebo není ve spise. Já samozřejmě nevím, co je ve spise. Ale vím, co bylo předáno policii v rámci vyžadování důkazů.

Předpokládám, že to v tom spise je. Pan poslanec Fichtner, po něm pan zpravodaj Huml a potom paní poslankyně Havlová faktické poznámky. Děkuji za slovo. Dobré dopoledne.

Není to pravda. Možná že obecně to výjimka může být, ale ta se opakuje.

Takže v tomto bodě si dovolím nesouhlasit.

Takže hlasování potom bylo vydat nevydat. V podstatě o ničem jiném se nehlasovalo.

Ale je to řeč u pana Babiše politická, u pana Faltýnka určená k soudu. Mandátový imunitní výbor ani Poslanecká sněmovna opravdu není soud.

Nezlobte se na mě, to není účel ani mandátového imunitního výboru ani Poslanecké sněmovny, aby vás soudila.

Děkuji za slovo. Jako současná předsedkyně spolku Věcí veřejných, kdy Věci veřejné opustily politickou scénu, se k tomu musím vyjádřit, protože mně se zdá, že se opakuje úplně stejná situace jako v předminulých volbách, kdy byla udělána taky taková akce na pana Bártu. Že dostal potom dodatečně omluvu od Ministerstva spravedlnosti, že dostal odškodnění, kdo se to dozvěděl? Už nikdo. Takže já jsem měla velké dilema, jak budu dneska hlasovat, a čekala jsem, jak se k tomu vyjádří pan Babiš s panem Faltýnkem.

Ale doteď nejsem přesvědčena, jestli to podpořím. Paní poslankyně Němcová, potom pan poslanec Hovorka a další. Děkuju za slovo. Myslím, že jsme si nerozuměli. Já jsem mluvila o tom, že s žádostí policie se mohli seznámit páni poslanci za přítomnosti svých zástupců, což se nikdy předtím nedělo, a v tomto jim byl umožněn bonus. V tomto to bylo nadstandardní ve prospěch obou pánů poslanců. Děkuji za slovo.

Ten spis nemůže v podstatě kromě policie úplně detailně znát nikdo. A skutečně neposuzujme tady skutkovou podstatu. Posuzujeme, jestli ta žádost o vydání je, nebo není politicky motivována. Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Mám opravdu podkladů hodně a mám toho hodně na srdci. Chápu, nejsem při závěrečné řeči u hlavního líčení.

Ale samozřejmě součástí toho by měl být i popis a doložení subjektivní stránky. A to je vlastně to podstatné, oč tu běží. Rád bych vám přečetl rozsudek Nejvyššího soudu, který je z roku 2013 a který tvrdí: Máli být předmětné rozhodnutí komory /Sněmovny/ smysluplné, racionální, nehledě na jeho širší společenský dopad nezávislý na pozdějším výsledku trestního stíhání, musí být učiněno na základě takové kvality informací, která alespoň s vyšší mírou pravděpodobnosti odůvodňuje podezření z trestného činu spáchaného poslancem. Tudíž v podstatě ta žádost by měla mít zhruba náležitosti, jako má už potom to samotné usnesení o sdělení obvinění. A zde máme opakovaně judikováno, že součástí usnesení musí být i popis subjektivní stránky, v tomto případě prokázání úmyslu, úmyslného trestného činu. A je to povinnost nás poslanců i tuto stránku posuzovat, ačkoli posuzujeme potom následně jenom vydání či nevydání. Děkuji. Pan poslanec Plíšek.

Žádost policejního orgánu zcela splňuje náležitosti zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. To skutečně není vyšetřovací spis, který by do detailu měl řešit všechny náležitosti a všechny stránky potenciálně spáchaného trestného činu. To samozřejmě musí být obsaženo ve vyšetřovacím spisu v době přípravného řízení. Toto ani není možné, aby bylo sdělováno potenciálním obviněným či jejich právním zástupců. Pane kolego, my jsme tady měli už několik žádostí i v tomto volebním období, a dokonce jsme měli žádosti, které byly stručnější, v některých případech jsme ani nedostali vyšetřovací spis, nebo nebyla možnost se s ním seznámit. Tady naopak a tady se chci zastat mandátového a imunitního výboru byla skutečně škála informací, na základě kterých jsme se rozhodovali, poměrně široká. Skutečně byli přítomni jak vyšetřovatel, tak dozorový státní zástupce, vystupovali v souladu. Poslanci měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, měli možnost se seznámit s tou žádostí, byť zákon o jednacím řádu říká, že v trestním řízení vystupují poslanci pouze osobně.